Navrhujeme, abychom v tomto případě to o polovinu snížili, to znamená v případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci toto vozidlo, aby tento zaměstnanec platil 0,5 % měsíčně z pořizovací ceny, a ne 1 %. To je podpora nízkoemisní mobility.

Nově nebudou zdaněny žádné osobní automobily, automobily do 12 tun, ale taky žádné autobusy, což je taková nepřímá podpora veřejné hromadné dopravě.

Za prvé rušíme povinnost povinného přimíchávání biopaliv a biolihu.

My pouze rušíme povinnost a to jsou dva úplně jiné režimy.

Mám avizováno, že padne veto. Pokud ano, tak avizuji, že potom v rámci rozpravy načtu zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Budu velmi stručný. Tento návrh, tento tisk nám vláda předložila, naší Sněmovně, 13. dubna tohoto roku. Jak řekl pan ministr, obsahuje celkem tři novely zákonů a celkem pět konkrétních opatření. Tato konkrétní opatření velmi pregnantně popsal pan ministr, takže já už nemusím k tomu nic dodávat a tím končím svoji zpravodajskou zprávu. Děkuji panu zpravodaji. Tímto otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem se přihlásila paní předsedkyně Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, dámy a pánové, začnu tím, že zřejmě někde vázla komunikace, protože veto nepadne.

To já chápu a nijak to nevytýkám. Říkám to na úvod, že veto nepadne.

Říkám, nebudeme vetovat, a dokonce i aktivně podpoříme ten návrh. Tím chci tu debatu uvést.

To je dobře a to je správné.

Rozumím tomu, že jste limitovaní ve výrazném prominutí evropskými předpisy, tomu také rozumím.